Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych za klub KDUČSL a s podporou dalších poslaneckých klubů navrhl již podruhé k projednání Sněmovně bod s názvem Stanovisko Poslanecké sněmovny k dlouhodobému pronásledování politických oponentů, náboženských a etnických menšin a k nelegálním odběrům orgánů v Čínské lidové republice. Jsem hluboce přesvědčen, že jednou z důležitých povinností každého člověka je bránit lidský život a chránit lidskou důstojnost.

Pokud chceme těmto hodnotám být věrni, pak nemůžeme zůstat lhostejní k porušování lidských práv kdekoliv na naší Zemi. Zároveň připouštím, že v případě některých států, kde také dochází k vážnému porušování lidských práv, vzhledem k omezeným diplomatickým stykům není příliš mnoho možností něco konkrétního vykonat. Mám na mysli zejména některé africké země. Pokud se ale týká našich styků s Čínskou lidovou republikou, tak to je zcela jiný příběh.

Jsem přesvědčen, že máme v rukou diplomatické nástroje, jak vyjádřit svůj zásadní nesouhlas s tím, co se v oblasti lidských práv v Číně děje.

Co nás ale musí znepokojovat nejvíc, jsou zvěrstva páchaná formou nelegálních odběrů orgánů v Číně s následným určením ke komerčně prováděným transplantacím. Přiznám se, že jako lékař jsem se dlouho zdráhal těm informacím ohledně nelegálních transplantací v Číně uvěřit. Postupně jsem se však dostal k řadě informací, které to, co se zpočátku zdálo jako velmi neuvěřitelné, bohužel potvrzují.

Dle informací kanadského právníka Davida Matase probíhá v Číně ročně 60 až 100 tisíc transplantací, přičemž většina orgánů pochází právě od vězňů. Na nelegální odběry orgánů již v roce 2012 zareagovala Mezinárodní transplantační společnost, která vyzvala Čínu, aby opustila zcela neomluvitelnou praxi nelegálních transplantací. Všechny tyto informace jsou natolik závažné, že jsem přesvědčen, že k nim nemůžeme, respektive nesmíme mlčet, pokud chceme naplnit své mezinárodní závazky v oblasti ochrany lidských práv a pokud se nechceme zpronevěřit základním hodnotám naší civilizace, ke kterým patří úcta k životu, úcta k člověku bez rozdílu rasy či vyznání. Považuji za velmi naléhavé, aby se k tomuto zásadnímu problému postavila svým usnesením také Poslanecká sněmovna. Jen připomenu, že Senát Parlamentu České republiky již v této věci přijal usnesení, a to v březnu tohoto roku.

V mezidobí také vznikla výzva osobností českého kulturního a společenského života, které žádají, aby se problémem potírání lidských práv Sněmovna zabývala.

Děkuji vám za pozornost i za podporu mého návrhu. Pan poslanec Bendl. Děkuji za slovo.

Řeknu krátké zdůvodnění.

Proto nevidím nejmenší důvod, proč bychom takovýto důležitý návrh zákona, byť si uvědomuji jednotlivé problematiky a konfliktní paragrafy, které ten zákon s sebou přináší, které bude nutné projednat tak jako tak bez ohledu na to, jestli dojde k nějaké dohodě mimo projednávání tohoto bodu.

Situace v oblasti, řeknu, množství vody v České republice je opravdu tristní, a že by se měla zlepšit, to nevypadá.